Takže závěrem chci dodat, že jsem nikdy nic nelegálního neudělal a že mi přijde absurdní, že budu v pondělí stát před soudem.

Jenom nahlásím, že budu hlasovat s náhradní kartou číslo 30. A s dovolením ještě načtu omluvy.

Pane ministře, prosím. Děkuji za slovo. Já jsem poslouchal pana poslance Babiše.

Doplním ještě jednu věc a to je také teze, na které trvám a kterou jsem také několikrát řekl a to je to, že trestní právo nemá řídit politiku. Ale teď to důležité. Ono to není tak, že někdo je obviněn, vyšetřován a tím se to stává součástí politiky. Součástí politiky se to bohužel stává tím, když my jako politické strany argumenty, které tu či onde unikají z nějakých spisů, různé odposlechy a podobně, používáme proti sobě.

Prostřednictvím pana předsedajícího, musím říci k poslanci Andreji Babišovi, na tomto má svůj díl viny i Andrej Babiš, ale i ostatní strany, protože i hnutí ANO tu občas četlo různé odposlechy z přípravných řízení a používali to jako zbraň proti ostatním politickým stranám.

Ale odpovědnost je na tom obviněném, na tom novináři?

To se prostě nedá jinak říct, a slabosti.

Poškozuje se tím politický systém této země, poškozuje se tím pověst politiky jako takové i politického systému a moc odevzdáváme, a na tom trvám, kamsi jinam, a my vlastně ani často nevíme, kam. Dovolte mi, k tomu tvrzení pana Babiše, že jde o politický proces, neřeknu vůbec nic. To je právo, aby tohle říkal, pana poslance, i před soudem třeba. Ten proces bude veřejný, to znamená, každý si může zkontrolovat postup soudu. Já jsem si zatím nevšiml u nás, že by soudy postupovaly nějak politicky. Skoro bych řekl, že postupují někdy hůře, většinou dobře, a to musíme hodnotit. Ale musím tady říci jako ministr spravedlnosti obhajobu soudů, protože já očekávám, že to bude zákonný proces, a budete ho moci všichni kontrolovat, včetně veřejnosti. Nemám rád a jsem proti tomu, a tady souhlasím s panem poslancem Babišem, aby nějaké nátlakové skupiny demonstrovaly před soudy a dopředu ty lidi, kteří se tam jdou hájit třeba jako obžalovaní anebo svědci, ovlivňovaly tím, že tam bude stát nějaký dav, protože samozřejmě to ovlivňuje soudní řízení.

To je prostě jev, který se mi nelíbí, a myslím si, že kdokoliv tohle dělá, činí špatně, a může si to nazývat bohulibě, jak ho napadne. Myslím, že to je asi vše, co jsem chtěl říci, ale na tezi, že dnes největší ohrožení nezávislosti všech orgánů, nejenom činných v trestním řízení, jsou mediální tlaky a samozřejmě internet, na tom trvám.

Tady tomu tak není.

Ale nechme ty soudce rozhodovat svobodně. Děkuji za pozornost.

Chci se zeptat, jestli je ještě někdo, kdo se hlásí k programu schůze, k pořadu schůze? Jestli tomu tak není, tak se vypořádáme s předloženými návrhy.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh?